Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců jiný výbor? Ještě musíme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, abychom zkrátili lhůtu na 30 dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, lhůtu jsme zkrátili. Děkuji paní místopředsedkyni vlády, děkuji panu zpravodaji.